Stalo se to, když už jsem nebyl ve vládě. Je to principiální problém. My určitě nebudeme nikoho přijímat. Samozřejmě přehlasování, které se stalo, je nepřijatelné.

Samozřejmě se většina i vyjednává v zákulisí na čtyři oči. Takže děláme na tom, snažíme se získat další spojence a vysvětlujeme v Evropě naši pozici.

Já si myslím, že jsem byl dvakrát na vašem výboru pro EU, dostatečně jsme o tom diskutovali.

Žaloba tam je. Já jsem právě kritizoval to, že někdo vzal patnáct uprchlíků a je z toho venku.

Takže to je ta rétorika, kterou máme na úrovni Evropské rady.

Ano, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za odpověď.

Já jsem přesně citoval deset vět z rozhovoru, který jste poskytl České televizi.

Děkuji. Pan předseda vlády si přeje reagovat.

Určitě ne. Děkuji.

Dobrý den. Děkuji za slovo.

K tomu však musí existovat zákonný důvod. V této souvislosti vyvstává otázka, zda podrobná kontrola Ministerstva financí, která byla do instituce vyslána, má za úkol tento důvod nalézt. Toto je první otázka. Druhá otázka.

Děkuji.

Já jsem určitě nikomu nevyhrožoval. Skandál z toho děláte vy, protože nemáte žádný program, jenom antibabiš.

Nevím, proč z toho děláte, jako kdyby to bylo něco nenormálního.

Nevím, myslím, že je nesmyslné to opakovat.

Nikomu jsem nevyhrožoval. Děkuji panu premiérovi.